Tak ostrá slova jsem já nikdy na adresu Andreje Babiše nepoužil. Možná i pan poslanec Komárek řekne, kdy obrátil svůj názor, a distancuje se od svých článků, kdy velmi tvrdým způsobem zpochybňuje samotnou osobu podnikatele Andreje Babiše. A věřím, že nebudeme jediní teď se dívám na členy jiných vládních stran. Už jsme tady dneska slyšeli citace bývalého vůdce opozice, dnešního premiéra Bohuslava Sobotky.

Jak jste říkali, kdy mají rezignovat okamžitě, druhý den a počkat si na policejní vyšetřování. A dneska tak přísní nejste. Nebo se mýlíte dneska?

A jsou to vaše vlastní slova. Tak je použijte znova, anebo řekněte: Tehdy jsme se mýlili.

To přece platí vždycky, pokud bude koaliční vláda.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Tím, že byl první v rozpravě, tak si vysloužil... Prosím. Aha, za navrhovatele. Takže to bylo úvodní slovo navrhovatelů. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Kalousek.

Takže nyní pan předseda Kalousek, po něm vaše faktická poznámka. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, už budu velmi stručný, protože, znovu opakuji, nechci tu snad ani nemohu říct diskusi, nechci ten kabaret, který tady předvedl pan předseda ANO a ministr financí, jakýmkoliv způsobem rozvíjet.

To, co se musí vyšetřit, nechť vyšetří Policie České republiky a nechť vyšetří OLAF.

Znovu si dovoluji obrátit vaši pozornost k jedné jediné věci, o které jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna to stanovisko musí zaujmout. Jsme součástí Evropské unie, jsme jednou ze zemí osmadvacítky, jsme součástí finanční periody 2014 až 2020. Strážcem poctivosti těchto dotací je auditní orgán České republiky, za který politicky odpovídá jak české, tak evropské veřejnosti ministr financí.

Ať už se to stalo jakkoliv, dostali jsme se do situace, kdy ten náš supervizor přes evropské dotace, ten strážce evropských dotací, je vyšetřován Evropským úřadem pro dotační podvod. Chápu, že to někdo může vnímat jako nespravedlnost.

A že bychom jako Poslanecká sněmovna měli říct, že v této situaci být nechceme. Anebo řekněte, že v té situaci být chcete. Ale pak každý z nás za to převezme svoji odpovědnost.

I kdyby to bylo tisíckrát hořký, tisíckrát nespravedlivý, je to opravdu blbý. Proto si v rámci diskuse dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády o taková opatření, v jejichž důsledku by osoba podezřelá z dotačního podvodu nebyla odpovědná za auditní orgán České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní tady mám tři faktické poznámky v reakci na vystoupení pana předsedy Kalouska. Musím v rychlosti do dvou minut a jenom pragmaticky, bez urážky na pana ministra a na jeho Čapí hnízdo. Pro ty, co to neznají, tak jenom pragmaticky zopakuji, co se tady řeší. Stanovila pilíře neboli kopečky peněz, na co se můžou brát dotace. Tenhle pán se svými známými prostě si udělal projekt, ten projekt odpovídal tomu, co oni schválili. Následně poté největší supervizor pan Kalousek v pozici ministra financí to zkontroloval a nikdy na nic nepřišel. A teď najednou se to hodí a po osmi letech se na někoho, na kohokoliv z nás, teď se to trefilo na něj, vytáhne, že ten projekt je špatný. A proč při kontrole se na něco nepřišlo? To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Faktická poznámka pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Jaroslav Borka, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zareaguji krátce.

K tomu jsou určeny.

Přece pro takový Agrofert nemůže být takový problém dosáhnout na padesátimilionový úvěr.